A opět požádám pana zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pana poslance Jiřího Havránka, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy u tohoto bodu nemám nikoho přihlášeného, rozpravu tedy končím. A opět pro pořádek: Je zájem o závěrečné slovo, pane ministře? Není. Také patrně nemáte zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme tedy k seznámení s procedurou hlasování.